A navíc tento návrh významně vybočuje z evropské praxe.

Vlastně tímto návrhem, který se tu přijal, byl to poslanecký návrh pana profesora Vyzuly, zvyšujeme na 1 %. On mně na ně odpověděl zcela otevřeně, relevantně. To znamená, že jedna autorita říká, že to je špatně. Dostala jsem navíc i stanovisko nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který říká: Ano, bavme se o tom, ale nemůže toto jít cestou poslaneckého návrhu.

Není tomu tak. Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku.

Kdo dál do rozpravy?

Takhle se zákony prostě nedají dělat. Musím říci, že jsem ochotna se bavit o věcech, ale musí projít standardní cestou. Nemůžu tak závažnou věc řešit poslaneckým návrhem.

Myslím, že toto je naprosto lucidní návrh pro vás všechny. Děkuji paní senátorce Dernerové. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Také ne.

Požádám vás o novou registraci.